Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Kolovratníkovi. Připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali jako garančnímu výboru hospodářskému výboru a dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru nám byla doručena jako sněmovní tisky 76/2 až 7.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím být stručný.

Co se týká ústavněprávního výboru, já bych byl opatrný mluvit tady za kolegu Marta Bendu, jak ho znám, protože si myslím, že samozřejmě co se týká těch EIA, které jsou z toho vyňaty, z toho předběžného souhlasu, tak si myslím, že ten názor je tam trošku jiný, ale nechci také za něj hovořit. O jednom víme, že ho budeme modifikovat.

Ještě mi dovolte mé osobní stanovisko.

Po zkušenostech z okolních zemí víme, že všechny tyto podobné zákony prošly testem ústavnosti v těch zemích, kde byly odsouhlaseny parlamenty, nicméně většinový názor byl jiný.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, přičemž k němu přijal jeden pozměňovací návrh, to je ten již zmiňovaný návrh kolegy Bendy, který právě dává tu lhůtu orgánům, které dávají závazné stanovisko, a dále doporučil vypustit bod 4.

A co považuji za velmi podstatné tady zmínit, ústavněprávní výbor se vůbec nezabýval tou přílohou 19, nepovažovali jsme za relevantní z hlediska posuzování ústavnosti toho zákona a těchto kontextů zabývat se tou samotnou přílohou.

Ještě z toho projednávání upozorňuji na otázku doručování, kterou jsme se tam velmi obšírně zabývali.

A poslední poznámka. Ten zákon nepochybně skončí u Ústavního soudu, protože jak zmínil kolega předřečník z hospodářského výboru, ten zásah do vlastnických práv je velmi významný, abych na vás apeloval, abyste byli co nejrozumnější v tom rozsahu toho zákona. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník, který nyní bude mít slovo. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, velmi pečlivě jsem sledoval úvodní slovo představitele skupiny předkladatelů, pana poslance Kolovratníka, i zpravodajské zprávy obou zpravodajů příslušných výborů.

Stavby dopravní infrastruktury jsou u nás blokovány poměrně velmi účinně různými skupinami odpůrců těchto staveb, ať už jsou to odpůrci, kteří mají svůj původ mezi vlastníky pozemků, kterými ty stavby mají procházet, nebo lidmi, kterým vadí ta stavba z nějakého jiného hlediska, v neposlední řadě také skupinami ekologických aktivistů, kteří účinně využívají poměrně velmi benevolentní legislativu v oblasti životního prostředí, zejména tedy zákon o EIA, k tomu, aby své návrhy mohli podávat a mohli celou řadu staveb poměrně efektivně blokovat. Proto je zákon o urychlení staveb dopravní infrastruktury pro nás velmi významný a myslím si, že zaslouží podporu.